Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

Tak já budu říkat nepravda. Paní poslankyně řekla třikrát nepravdu a já jsem ji neurážel.

Já myslím, že je to odborná záležitost, a Ministerstvo financí na to reagovalo.

Toto je o tržbách. Daň z příjmů, pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedající, je náklad.

Já souhlasím, že určitě cena práce u nás je relativně vysoká. Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Tak pokud výzkum Asociace středních a malých podniků se ptal, kdo má pokladnu, nebo dokonce registrační pokladnu, tak samozřejmě musel dopadnout tak, jak dopadl. Toto po nahrání jednoduché aplikace, která bude zdarma, je registrační pokladna.

Takže o čem mluvíme!

A druhá poznámka, to je k panu poslanci Urbanovi prostřednictvím pana předsedajícího.

Těžko se dohledají jejich náklady. To je určitě špatná zpráva pro ten systém, tam ta automatická kontrola nějakou dobu nebude.

Samozřejmě i tento systém se nějakou setrvačností dopracuje k tomu řešení, které já teď momentálně neznám, ale říkám, je to dobrá i špatná zpráva. Ale už prosím vás neříkejte, kolik to bude stát. Tady je to zařízení pro EET, to má každý. Já děkuji panu poslanci Pilnému. Po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Mně se skoro nechce reagovat na ty malicherné argumenty. Skutečně nemá.

Na tom se asi shodujeme. Já jsem to zkusil s tím, když jsem pana ministra požádal, aby neurážel členky mého klubu. A on si z toho vybral úplně jinou část. Já jsem říkal, že pokud má pocit, že někdo použil špatný, chybný, nepravdivý argument, tak je naprosto normální říci tak to není, pravda je taková, mám takový argument, takové číslo, takový důkaz. To je naprosto v pořádku a to nemůžu kritizovat.

Pokud má pan ministr pocit, že něčemu nerozumíme, může využít mikrofon k malému edukativnímu okénku a může nám to vysvětlit. Pokud bude přesvědčivý, není důvod, pokud nám ta data, čísla ukáže, není důvod zpochybňovat čísla a data.

To je všechno. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane poslanče.

Je pravdou, co řekla jeho kolegyně, paní poslankyně ANO, že do 9devítiměsíců bude elektronická evidence tržeb platná pro všechny živnostníky? Tedy není pravdou, co tvrdí KDUČSL, že si vyjednalo nějakou výjimku pro nějaké skupiny podnikatelů či živnostníků?